Vážené dámy, vážení pánové, navážu na slova svých předřečníků. Velice mě zaujala analýza pana Zbyňka Stanjury, který zde uvedl z praktického života takové příklady, které mě by ani nenapadly. Samozřejmě jako vždy, jak jsem zaslechla. Také se mi vybavily hned některé konkrétní případy jednání zastupitelstva i na malých obcích. A opravdu se určité věci mohou stát. Proto se k tomu i hlásím, k tomuto tématu, jako členka výboru pro veřejnou správu.

Potom se stalo to, že v roce 2000 vznikly kraje, tak jak nyní jsou v podobě, které známe.

A nyní i po roce 2003, kdy došlo k velké novele, tak zde dochází k tomuto dnešnímu znění novely zákona.

toto sjednotit.

Jsem ráda, že to bude postupovat dále do výboru pro veřejnou správu. A kromě toho, co zde jmenoval Zbyněk Stanjura, tak tam jsou i některé legislativní úpravy. I názvosloví, že na obcích máme místostarosty, místostarostky.

Tam si každý starosta může poté dohledat, do které kategorie patří. Hlavně se rozdělují ty velikosti obcí do jednoho tisíce. To jsou ty malé obce. Mnozí z nás víme, jak starostky a starostové právě malých obcí mají spoustu problémů, které na ně dopadají. Týká se... je to autorský zákon, který má také zvýšit náklady pro obce.

Děkuji vám všem za pozornost. Děkuji paní poslankyni Fischerové. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Ano. Prosím, máte slovo.

To znamená, je to posun.

Pro nás, pokud to vypadne, tak to není žádný zásadní problém. Bylo to na základě požadavku Svazu měst a obcí. Děkuji. I když jsem uzavřel rozpravu, má přednostní právo. Já jsem samozřejmě pro obé. To znamená zákaz darů a současně bez Je to velmi potupné pro ty, kteří o tom mají rozhodovat, když tajemník úřadu navrhuje odměnu primátorovi. Primátor chtěl odejít, nechtěl být u toho.

Protože to je z jeho rozpočtu.

Bavíme se o principu, který je velmi formální.

A napíše: navrhuji odměnu panu řediteli, paní ředitelce ve výši deset tisíc korun, protože udělali to, to, to. A pod tím je poznámka: tento materiál se vůbec netýká ty obecního rozpočtu, protože peníze budou vyplaceny z rozpočtu školy. Ani těch, kteří to navrhují, ani těch, kteří to schvalují. Mnozí z vás to zažili. Opravdu to není důstojná situace. Velmi podobné je tady, když ve Sněmovně schvalujeme odměny, myslím, že členům grantové a technologické agentury. Proč to nedělá vláda? Proč to děláme tady?

A je to nešťastné. Jenom na vysvětlení, že nepodporuji ani jeden.

Zeptám se ještě pana zpravodaje, jestli má zájem vystoupit. Prosím, pane zpravodaji. Už se tady rozvedla debata, kterou asi ještě více podrobně povedeme na výboru pro veřejnou správu.

Tak abychom potom nezapomněli debatovat, že i tyto věci jsou jistě spojené, abychom je nezapomněli spolu i provázat, tak jako to dneska je.